Po něm poslanec Foldyna.

Prosím, máte slovo. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Děkuji vám za pochopení. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího panu Výbornému říci, že hodně dlouho jsem neslyšel ten výraz krvavý pes Tito.

Tyto výrazy z 50. let, tyto výrazy v českém parlamentu, které používáte v dnešní době.

Komunisté, fašisti a podobný lidi!

Následují faktické poznámky pan poslanec Žáček, paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová, po ní s faktickou poznámkou pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám. Ještě jedna poznámka k panu kolegovi Foldynovi. Tam já chodím pravidelně, a ani jednou jsem vás tam nepotkala. Děkuji. Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale já si vzpomínám, jak státy NATO likvidovaly Libyi, a dodnes ten problém máme.

Postavilo se proti těmto zájmům, vojensky prosadit své vlastní zájmy v Libyi? Jak reagovalo v pozici silného. A vy mi tady říkáte, že ty malé státy, jako jsme my, v NATO, vojensky malé státy tím myslím, že mají nějaké slovo, že mají nějaké možnosti se ozvat?

Mohly vzniknout nové obranné mechanismy, mohly vzniknout nové smlouvy na základě nějakého sjednocení Evropy a dalších postupů.

To je problém třeba Turecka. Zkuste odpovědět, kolegyně a kolegové, jak ten Kypr chceme vlastně řešit. Sem tam nějaké přestřelky. Následuje faktická poznámka pana poslance Bělobrádka, po něm pan poslanec Foldyna. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Určitě tehdy bylo určité nadšení, že skutečně ten bipolární svět skončí, že se všichni budeme mít rádi, budeme se objímat a spolupracovat.

Pokračujeme ve faktických poznámkách.